Samotný seznam je velice dlouhý a je obsažen v samotném nařízení, nicméně fluorované skleníkové plyny sice nemají potenciál poškozovat ozonovou vrstvu země, zato však mají takzvaný potenciál globálního oteplování.

Fplyny mají řadu velmi dobrých technických vlastností, pro které jsou v praxi široce používány jako náhrady za látky poškozující ozonovou vrstvu, jejichž použití je omezeno právě v Montrealském protokolu a také v legislativě EU.

Proto kontrolu trhu skrze systém přidělování kvót pro výrobu a dovoz fluorovaných skleníkových plynů do EU zavádí nařízení Evropské unie, další opatření směřují především k předcházení emisí těchto látek prováděním pravidelných kontrol zařízení kvalifikovanými pracovníky, znovuzískáváním těchto látek z vyřazených zařízení a stanovení kvalifikace potřebné k servisním úkolům, které jsou na zařízení prováděny.

Ono je to trošku paradoxní, že my tady se bavíme o látkách, které zvyšují oteplování země, a zatím jsou používány samy jako chladiva v našich klimatizacích, které všichni denně používáme. Takže děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní tedy opravdu stále ještě v obecné rozpravě, nikoho přihlášeného do ní nevidím, proto obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova před otevřením rozpravy podrobné?

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo, aby garančním výborem byl jiný z výborů Poslanecké sněmovny? Nikoho nevidím, proto přistoupíme k hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo nějaký další návrh na přikázání výboru k projednání? Nikoliv. V tomto případě vzhledem k tomu, že nezazněl žádný návrh a neeviduji nikoho, kdo by se hlásil s jakýmkoliv dalším procedurálním návrhem, už nemáme žádné návrhy k hlasování a já končím projednávání prvního čtení tohoto návrhu zákona.